Spíš mi to připadá z vyjádření některých ministrů, že tady zatím jenom harašíme zbraněmi, a není to úplné řešení.

Není to jednoduchá situace.

My si musíme tady politicky říct, jestli chceme tyto osoby začlenit, aby se staly našimi spoluobčany.

Protože my jsme opravdu pro ně jakoby země bohatá, která prostě k nim má přístup, jsou to Slované, domluví se tady, začlení se do společnosti.

Pokračoval bych dalším hříchem ministra vnitra a je to hřích číslo 5.

To prostě mi nesedí. Ale chápu, že to dalo nějakou logiku.

Pak se to navýší o 100 %.

Já tady říkám, je to špatná personální politika současného vedení Ministerstva vnitra.